Pan ministr financí Zbyněk Stanjura zmínil, že v rámci rozpočtové konsolidace vláda sníží objem vyplácených dotací například do zemědělství o desítky miliard korun. Možná je to zase jen takový ten testovací balonek, který byl vypuštěn. V každém případě se domnívám a jsem přesvědčena o tom, že by vůči postiženým zemědělcům bylo minimálně slušné, aby se dozvěděli, na čem jsou, zda jim tato vláda hodlá nějak pomoci, nebo je hodí ve jménu úspor za každou cenu přes palubu. Proto navrhuji tento bod a prosím, navrhuji ho jako první bod po pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, můžete vystoupit. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

A mě by tedy zajímalo, jak chce situaci Ministerstvo zemědělství řešit a jak chce ochránit naše spotřebitele, jelikož obilí může obsahovat stopy pesticidů a další zakázané látky. Nyní se ještě přihlásil s přednostním právem pan předseda Fiala, takže pan poslanec Novák posečká. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se také zapojil do této diskuse, protože bych byl rád, kdybychom vyvolali diskusi o vládním návrhu o změně některých sazeb nebo sazeb DPH, a to z toho důvodu, že dnes a denně diskutujeme důchodovou reformu, snížení valorizací důchodů. Diskutujeme o tom, že nejohroženější skupinou obyvatel jsou mladé rodiny s dětmi, kteří před sebou mají téměř, co se týká bydlení, zoufalou představu nebo zoufalé možnosti získat vlastní byt a bydlení a normálně žít.

Co patří mezi tyto věci, které vláda chce přesunout, aby na nich vydělala peníze do státního rozpočtu z kapes občanů?

A já si myslím, že pokud máme hovořit o důchodové reformě, o stabilitě bydlení, o stabilitě jakéhosi života pro mladé rodiny s dětmi, tak je to nejhorší, co můžeme udělat. Mě se novináři ptají, jak na to budeme reagovat, na změnu sazeb. A já jim říkám: jednoduše, změna sazeb DPH je v podání této vlády synonymem pro zvyšování daní. Je to zvyšování daní, kdy tato vláda doufá, že z kapes daňových poplatníků, nás všech, vytáhne do státního rozpočtu 24 miliard korun. Takže já bych z těchto důvodů navrhoval, paní předsedající, abychom tento bod zařadili jako první bod dnešního programu. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Problém cen však zůstal a řešení ze strany vlády bohužel žádné. Vzhledem k aktuálnímu stavu inflace, a především jejímu dopadu na ceny potravin v českých obchodních řetězcích navrhuju zařazení bodu Informace premiéra Petra Fialy ke stavu inflace a výše cen potravin. Pan premiér Fiala se vydal na cesty, a aby neslyšel nesouhlasný křik vlastních obyvatel této země, vybral si velmi vzdálené destinace. Abychom my tady doma zůstali v klidu, tak nám vydal tento jasný signál, a teď budu citovat: